Já vám vřele děkuji, pane předsedající. Já vás ještě přeruším. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, úvodní slovo by měl pan ministr přednášet v důstojné atmosféře, která zdůrazní vážnost takového jednání. Jde o hlasování na 101 poslanců, protože jde o vyslání našich vojáků do zahraničí. Tak prosím, abyste tomu věnovali příslušnou pozornost. A pokud budete diskutovat něco jiného, tak prosím v předsálí, abych mohl udělit panu ministrovi obrany slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji ještě jednou, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám společně s ministrem zahraničí k projednání a ke schválení Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO, který schválila vláda České republiky dne 10. května tohoto roku usnesením číslo 351.

V Polsku budou součástí amerického bojového uskupení britské, rumunské a chorvatské jednotky.

Závěrem mi dovolte zdůraznit, že navrhované působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v pobaltských státech a Polsku je konkrétním příspěvkem České republiky k posílení spojenců na východním křídle Aliance. Bude se jednat o silný politický a praktický výraz solidarity a zároveň ochoty naplňovat závazek kolektivní obrany, tedy principu, na kterém je založena i naše vlastní bezpečnost. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. No, já bych musel pravděpodobně požádat ještě o vystoupení pana ministra zahraničí, kterého tu nevidím, takže pravděpodobně ten návrh vyplývá nejen z této věci. O procedurálním návrhu pana předsedy klubu sociální demokracie rozhodneme v hlasování číslo 165, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.